Před samotným hlasováním jednotlivě o každém z nich vždy stručně nastíním jeho obsah.

Co se týče samotné dnešní diskuse, vystoupilo v ní 11 poslanců včetně ministrů, místopředsedy vlády, někteří z nich opakovaně. Diskuse byla, jak řekl pan ministr Chovanec přede mnou, vedena v poměrně korektním a věcném duchu. A nyní bych vás poprosil, pane předsedající, abyste zahájil proceduru hlasování. Ještě než tak učiním, tak se zeptám, zda si nechce vzít závěrečné slovo pan poslanec Rykala za rozpočtový výbor a případně pan Horáček za výbor pro státní správu a regionální rozvoj. V tom případě skutečně přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji. Jak jste řekl, nejdříve bychom si měli odhlasovat proceduru a poté přistoupit ke čtyřem hlasováním o daných pozměňovacích návrzích. Na závěr bychom měli hlasovat o normě jako o celku. Takže nejdříve ta procedura.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 225, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo. Nyní tedy můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Eviduji žádost o odhlášení. Nejprve vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Prosím, pane zpravodaji. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A.

Obsahuje změnu přechodných ustanovení s tím, že dobíhající systém úhrad čistých nákladů ze stávajícího fondu bude zajištěn finančními prostředky ze státního rozpočtu v případech, kdy se ČTÚ nepodaří vymoci platby od poskytovatelů poštovních služeb majících povinnost do kompenzačního fondu přispívat. Stanovisko hospodářského výboru jako garančního je pozitivní. Pan ministr? Není zapnutý mikrofon. Dobře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 226, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 106. Tento návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Omlouvám se, omlouvám se. Nejprve řekněte své stanovisko, pane zpravodaji. Předchozí hlasování považuji za zmatečné.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 228, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 95, proti 39. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

Vaše stanovisko?

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 229, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

Vaše stanovisko? Pan ministr? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Posledním hlasováním bude hlasování o celé novele jako o celku.